Byly posíleny výdaje v oblasti regionálního školství o 600 milionů Kč v návaznosti na zavedení povinného posledního ročníku docházky do mateřské školy a očekávání nárůstu počtu dětí a žáků.

Na oblast kultury na financování programu péče o národní kulturní poklady je rozpočtovaná částka 1 miliarda Kč, na filmové pobídky je rozpočtovaná částka 800 milionů Kč.

Oblast dopravy.

Obrana a bezpečnost.

Byly posíleny kapitálové výdaje v oblasti Ministerstva vnitra a Bezpečnostní informační služby na bezpečnostní opatření v České republice. Dále byly posíleny výdaje na financování dobrovolných hasičů o 100 milionů korun.

Zemědělství.

V kapitole Ministerstva životního prostředí jsou rozpočtované příjmy z prodeje emisních povolenek ve výši 5,6 mld. Kč a současné výdaje, a to v poloviční výši tohoto rozpočtovaného objemu. Druhá polovina je rozpočtovaná v kapitole Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu obnovitelných zdrojů energie. Obce a kraje. Valorizace příspěvků na výkon státní správy v rámci finančních vztahů ke krajům a obcím činí 5 % a je zohledněna potřeba prostředků na výkon funkce veřejného opatrovníka. V kapitole Všeobecná a pokladní správa jsou zajištěny prostředky na pokračování podprogramu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst.

Předložený návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2017 je výsledkem shody koaličních partnerů a jeho cílem je zajištění vládních priorit, kterými jsou zejména bezpečnost, obrana, zvýšení důchodů, zvýšení platů pracovníků ve školství i dalších sférách veřejné správy, zvýšení výdajů na výzkum a vývoj, vytvoření předpokladů pro čerpání prostředků z rozpočtů evropských fondů a růst investic.

K často diskutované problematice investic bych rovněž rád uvedl dalších pár věcí na pravou míru. Netřeba zapomínat, že to byla tato vláda, která se zasloužila o nastartování čerpání projektů z Evropské unie.

Ty totiž tvoří přibližně 70 % výdajů na projekty spolufinancované Evropskou unií.

Neznamená to ovšem, že se neinvestuje.